Pokud tam budou nějaké další kalkulace nad rámec, o tom se můžeme bavit, jestli je třeba ještě něco dopočítat. Děkuji. Dalším interpelujícím je pan poslanec Babiš, který bude interpelovat nepřítomného pana ministra Jurečku.

Má ho přestat do školy vozit? Jak dlouho ještě budete o navýšení příspěvku na mobilitu přemýšlet?

Vážená paní ministryně, služební orgány jsou povinny zajišťovat rovný přístup a rovné zacházení se všemi uchazeči o povolání do služebního poměru a se všemi vojáky při vytváření podmínek při výkonu služby, zejména pokud jde o odbornou přípravu a dosažení služebního postupu. Já bych se vás chtěl zeptat, jakým způsobem je to naplňováno na Ministerstvu obrany. Proces výběru nového náčelníka Vojenské policie je skandální, protizákonný a diskriminační.

Výsledkem je předložení nevhodného kandidáta. On totiž není ještě vůbec vojenský policista a musí absolvovat základní kurz. Vojenská policie je podpůrnou službou pro bojové jednotky. Tady svoji specializaci nasazení vojsk v boji moc neuplatní. V dosavadní praxí podle přiloženého životopisu, který jsme dostali z Ministerstva obrany, mu rozhodně bude chybět zkušenost z řídící práce. Nikdy nikoho neřídil, nikdy nikomu nevelel. Vždy vykonával pouze funkci vedoucího staršího důstojníkaspecialisty.

Čím si vysloužil to, že je takto výjimečný a přeskočil všechny odpovídající funkcionáře?

Máte slovo, paní ministryně. Děkuji. Je mi líto, že pan kolega Růžička poměrně dlouho sloužil této zemi v Armádě České republiky a neví, že na tyto pozice se skutečně výběrové řízení nevypisuje. Je tady nějaký okruh lidí, kteří mají buďto příslušnou hodnost, nebo mají příslušné vzdělání, mají případně příslušné kurzy, a to je podle služebního zákona tím kritériem pro výběr, ať už tedy náčelníka Vojenské policie, nebo i náčelníka generálního štábu. Já bych tady chtěla připomenout a možná se může zeptat nebo se mohl zeptat pan kolega Růžička pana bývalého ministra obrany Stropnického, se kterým teď trávil týden pracovně v Izraeli jestli když jmenoval pana podplukovníka Kříže po osmi letech služby u Vojenské policie, jestli na něj vypisoval výběrové řízení. Já vám, pane kolego, odpovím sama. nevypisoval. A byl podplukovníkem a sloužil u Vojenské policie pouze a jenom osm let na rozdíl od pana plukovníka Foltýna, který slouží v Armádě České republiky více než let dvacet.

Například zástupce náčelníka Vojenské policie nesplňuje jazyk.